Ptám se, zda má někdo jiný návrh?

A nyní tedy přistoupíme, protože nezazněl žádný jiný návrh na určení ověřovatelů, k hlasování o tom, že ověřovateli této schůze určíme pány poslance Stanislava Berkovce a poslance Toma Philippa. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 1 přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Návrh byl přijat.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.